Nově bude podmínkou pro osvobození od poplatku skutečnost, že výtěžek z konané akce byl skutečně odveden na charitativní účely.

S tímto zrušením nelze souhlasit, protože by dopadl negativně zejména na seniory. Původní návrh zákona tyto osoby osvobozoval od poplatku a za pobyt v lázních měly turistický poplatek platit pouze osoby, které si pobyt v lázních zcela nebo částečně hradí samy. Právě zachování osvobození křížkařů bylo důvodem, který přesvědčil Ministerstvo financí souhlasit s požadavkem zejména lázeňských obcí, aby zákon nezakotvoval osvobození od turistického poplatku pro seniory.

Dalším tématem je zavedení prvků poplatku z ubytovací kapacity do navrhované úpravy poplatku z pobytu, tedy zpoplatnění nejen krátkodobých pobytů, ale i dlouhodobých pobytů nad 60 dnů. S tímto návrhem zcela zásadně nesouhlasím. Sloučení dosavadních dvou poplatků do jednoho nového poplatku navrhovaného charakteru je výsledkem poměrně širokého konsenzu vznikajícího dlouhou dobu na základě úsilí Ministerstva financí, ale také Ministerstva pro místní rozvoj. Vypuštění limitu 60 dnů by vedlo k zásadní změně koncepce návrhu zákona, se kterou nelze souhlasit. Pozměňovací návrh vytváří značný prostor pro obcházení poplatkových povinností a rizika, že nepokryje veškeré možné případy poskytnutí pobytu, a to včetně případů poskytování úplatných krátkodobých pobytů v bytech, jejichž zpoplatnění je jedním z hlavních účelů novelizace zákona o místních poplatcích.

Děkuju vám za pozornost. Děkuji paní místopředsedkyni vlády a prosím pana senátora Kratochvíleho, aby se ujal slova. Děkuji za slovo. Příjemný podvečer.

usnesením jej vrací zpět do Poslanecké sněmovny s celkem osmi pozměňovacími návrhy.